Já vám děkuji.

Já jsem ještě neviděl takhle groteskní vystoupení, pane Okamuro, který právě odcházíte ze sálu, prostřednictvím pana předsedajícího. Taková snůška nesmyslů a lží, které mají manipulovat diváky a prezentují skutečnost naprosto opačným způsobem, je skutečně zarážející. Když jsme seděli na jednání předsedů klubů, my jsme říkali, že podpoříme tento vládní návrh, byť tam byl určitý, řekněme, rezervovaný postoj ze strany hnutí ANO, a pan Okamura tam naopak říkal, že podporují náš návrh, Pirátů, že se taky chtějí připojit k vládě, k tomu, aby nedocházelo k plánovanému zvýšení platů politiků. Takže my samozřejmě žádné zvýšení platů politiků nenavrhujeme. My navrhujeme jedinou věc, a to je to, že vládní návrh zastaví ten už plánovaný růst o dalších 10 %, který je tam naplánovaný.

Já jsem proti tomu musel vystoupit, protože to opravdu nedovedu snášet.

Ještě jednou dobrý den, paní a pánové. Teď vidíme, k čemu to možná všechno má sloužit. Já jsem osobně přesvědčen, že když už jsme se tady v tento horký čas sešli, tak se máme především zabývat tím, co motivovalo naši dnešní schůzi. Máme před sebou dva návrhy, jeden, který opustil Sněmovnu směrem k Senátu a který se nějakým způsobem chová ke zvyšování, valorizaci, nebo chceteli nějakému pohybu v důchodovém zabezpečení našich seniorů, druhý, který po projednání v Senátu zdá se být poněkud o něco jiný, na první pohled možná lepší, možná neproveditelnější a tak dále, tím se pojďme zabývat. Proto tady jsme!

Věřme, že tomu tak nebude.

Děkuji. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych zareagoval na pana poslance Michálka prostřednictvím předsedajícího. Pan Okamura tady řekl, že jsme v minulém volebním období předložili pozměňovací návrh na zamrazení platů politiků, to je pravda. Já jsem pro ten pozměňovací návrh hlasoval. Dále tady pan Okamura řekl, že tento návrh, který teď jde do Poslanecké sněmovny, zvyšuje platy politiků. Ne sice o tolik, o kolik se zvyšovat měly, ale pořád zvyšuje. To je pravda. To znamená, že to, co tady pan Michálek říká, že někdo lže, vůbec nemohu brát vážně, a jsem přesvědčen o tom, že jde o další pokračující kampaň Pirátů proti SPD.

Děkuji. Vaším prostřednictvím k panu předsedovi Kováčikovi.

Já rozumím tomu, že schůze byla svolána především z důvodu toho, abychom vyřešili důchody. Ale současně respektujme jednací řád. Přece každý má možnost navrhnout doplnění programu. Děkuji. Pan předseda Bartoš. Já bych chtěl jenom krátce reagovat na pana kolegu Kováčika prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem samozřejmě ten bod zařadil jako druhý bod po projednávání právě těch důchodů. Já jsem tento tisk navrhl zařadit po projednání tisku, kvůli kterému jsme se dneska sešli. Takže jestli budeme něco natahovat, tak to spíše bude to, že tady budou uváděny takové věci, které nejsou v kontextu, nejsou pravda. Můj návrh zněl pouze: zařaďme tento bod na jednání schůze jako druhý bod. O tom můžeme hlasovat prakticky bez debaty. My jsme podporu vládnímu návrhu vyjádřili už na začátku. I tady pan kolega Faltýnek se vyjádřil, že o tom budou chtít jednat. Pojďme tedy hlasovat o zařazení bodu na program schůze a všechny tyto věci si klidně můžeme říkat i zítra, pokud se to dneska nestačí probrat. Děkuji. Pan předseda Kováčik s přednostním právem. Děkuji. Jenom upřesnění. Já jsem neříkal něco o tom, že se něco zařazuje proto, já jsem říkal, že se zdržujeme už předtím, než jsme začali hlavní věc projednávat. A co se týká té kampaně, všichni samozřejmě vidíme a občané prostřednictvím kamer též, že kampaň přece už dávno běží. Proto i tento bod dnes a nejen tento, v podstatě všechny, které jsou navrhovány navíc nad důchody. Já vám děkuji. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále je tady návrh pana místopředsedy Okamury, aby byl zařazen bod Projednání parametrů důchodové reformy, jak jej přednesl.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.